Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Hlavní připomínky poslanců se v rámci obecné rozpravy týkaly nesouhlasu s vypuštěním dobrovolné otázky ohledně náboženské víry. Návrh zákona byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu a výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj.

Stanovisko Ministerstva financí a Českého statistického úřadu k tomuto pozměňovacímu návrhu je neutrální.

Stanovisko Ministerstva financí k tomuto návrhu je neutrální. Dovolte, pane místopředsedo, abych navrhla, zda by mohl být přítomen doc. Děkuji vám.

Nicméně pokud návrh přednese například ministr, který není poslancem, což je váš případ, předsedající nechá o tom návrhu hlasovat pouze v případě, pokud si jej osvojí.